Já se omlouvám, ale nejde to. My jsme schválili proceduru. Přesně tak, je v jednacím řádu, takže ať se vám to líbí, nebo ne, nemohu vyhovět vaší námitce. Poprosím paní zpravodajku, aby nás informovala o těch návrzích, které byly přijaty v usnesení a které nebyly přijaty, a pak budeme hlasovat o návrhu jako o celku.

Hlasovala pro ni ta většina, která si vytvořila usnesení číslo jedna a vehnala nás do procedurální pasti.

A podotýkám, já jsem hlasoval proti této proceduře.